Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vás přivítal. Zahajuji tímto další jednací den 63. schůze Poslanecké sněmovny.

Ještě jednou, vážení kolegové, kolegyně, prosím o ztišení, aby měl pan předseda...

Pak už by pokračoval ten sled Sněmovny tak, jak byl přečten předsedajícím.

Výsledek: přijato. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?